No, takže co jste tady říkal?

No poradce pana prezidenta nám sdělil, co si to vlastně občané České republiky dovolují, když lítají na dovolené.

To byste si představovali, ano, aby lidi byli tady bez práce, to by byla skvělá ta inflace, protože samozřejmě by lidi neměli na nic.

Zrušte všechny IT zakázky, zrušte všechny poradce u těch ministrů. Propusťte všechny, kteří jsou členy stran pětikoalice. Ne, ale samozřejmě v Evropě, abych to dodal.

Tečka. Tak to pan premiér nekritizoval.

Celá tahle debata tady, celé to vaše opatření je absolutně zbytečné, nic to nepřinese, zdaníte lidi, vystrašíte investory. Proč by sem chodil nějaký zahraniční investor? Když si se podívá na program pětikoalice a stokrát jste opakoval, že nebudete navyšovat daně a teď je navyšujete, kdo vám bude věřit? Proč by sem chodili? Všichni půjdou do Polska nebo do Maďarska nebo na Slovensko? Proč by sem chodili?

No, takže ta opatření, já se na to zvědav.

kdy hnutí ANO mělo šanci něco udělat, tak nic neudělalo.

Moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra.

A to jsme byli menšinová vláda.

Takže prosím vás, když už mluvíte o tom...

A že jsme chtěli, aby všichni platili.